A já se ptám, co by se stalo vlastně potom, kdyby ta vláda odešla, kdyby ta vláda padla. Vládla by tady nějaká vláda v demisi?

Z mého pohledu tedy hlasovat o nedůvěře vládě bez představy, co bude poté, není racionálním řešením.

Ale opozice racionálně nepostupuje.

Já chápu, že na nás opozice bude útočit. To je její právo. Ale prosím, nechtějte po nás, abychom za vás dělali vaši práci a abychom za vás řešili vaše problémy. Přece si nikdo nemůže myslet, že sociální demokracie se bude řídit nějakými upřímně míněnými radami, ať jsou to rady od Petra Fialy, Miroslava Kalouska nebo Tomia Okamury.

Je to vláda, která prosadila vyšší penze, vyšší příjmy zdravotním sestrám, policistům, hasičům, učitelům, mnohým dalším. Prosadili jsme i naše klíčové priority, jako je obnovení proplácení prvních tří dnů v nemoci, zvýšení minimální mzdy, a velmi slibně posouváme zákon o zálohovaném výživném, což je pomoc samoživitelům a samoživitelkám. Ani náhodou.

A je to hlasování proti vládě. Ne pro vládu. A i z tohoto důvodu sociální demokracie se závěrečného hlasování nezúčastní.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ta situace je stále stejná. Nejde tady skutečně o osobní věc. Není to věc, jestli se daný člověk jmenuje tak nebo onak. Jde o ochranu instituce.

Je jasné, že pokud předseda vlády má ve svých pravomocích mnohé páky, jak vytvářet tlak na orgány činné v trestním řízení, pak je to věc, která vyvolává otázky a nedůvěru občanů v to, zda toto trestní řízení probíhá tak, jak by mělo.

O tom, že tady nejsou žádné hodnoty, že tady nejsou žádná pravidla, že tady není nic navíc než jenom pragmatismus. Musím říct, že není pravdou, že by v zahraničí nemělo žádný vliv to, co se tady děje, na pohled na Českou republiku. Já mám možnost mnohokrát za rok mluvit se špičkami evropských politiků. A mohu vám říct, že není pravda, že tu situaci nevnímají, že o ní nevědí, že nepoškozuje Českou republiku. Poškozuje. Není tedy pravda, že to nikdo neřeší. Není pravdou, že to nikoho nezajímá.

Ano, je to velmi nepříjemné, ale tím principem přece je, že celou rodinu do toho zatáhl on sám. Já se divím, že dál je ochoten obětovat i ten klid v rodině právě tomu, že bude sám setrvávat v této situaci. Já osobně považuji za eticky sporné, a můžu říct, že se mi to vůbec nelíbí, že se někdo natáčí skrytou kamerou. Považuji to za hranou toho, co by měli novináři dělat. To nic nemění na tom, že tato vláda neměla naši důvěru na začátku a nemá ji ani nyní. Chtěl bych upozornit pana předsedu vlády, že demokratický klub již neexistuje mnoho měsíců. Možná by bylo dobré, aby to už konečně zaznamenal, protože skutečně neexistuje. Co se týká výsledků voleb, my je respektujeme. Respektujeme i to, kdo vyhrál volby.

Jsem přesvědčen, že za hranou je skutečně i to, a nelíbí se mi, že se vyhazují květiny od pomníku. To nic nemění na tom, že rozdělení společnosti, o kterém tady byly řeči, právě nezpůsobuje to, že je velmi nestandardní a že vyvolává velkou reakci veřejnosti skutečně pochybnost o tom, zda trestní řízení bude pokračovat skutečně svobodně, nezávisle a transparentně. Obzvláště v situaci, kdy byl vytlačen ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů ze své funkce, kdy se rozhoduje o novém policejním prezidentovi, a tak bych mohl pokračovat dál. Myslím si, že to do politické kultury nepatří. Ovšem nemůžeme se divit, když jsou lidé frustrováni z toho, že je tady takovýto gigantický střet zájmů, kdy je tady takováto situace, která skutečně nejenom budí rozpaky, ale vyvolává oprávněné otázky o tom, zda zde nedochází k ovlivňování celé kauzy. Konečně sám předseda vlády říkal, že je tady možné si objednat politickou kauzu. Tudíž se nedá ani vyloučit, že právě bude ovlivňován i tento proces, i ovlivňováno toto trestní řízení.